Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na úvod bych asi rád opravil kolegu Foldynu, prostřednictvím pana předsedajícího.

Další věc, kterou bych rád zvedl. Předkladatelé zákona, kterými jsou členové ODS, rozhodně nemohou za to, jakým způsobem se tady někdy ubírá debata. Ale tady zaznělo minimálně jednou, že předkládáme jakýsi rasistický návrh zákona. Já bych rád vyzval kolegy naprosto seriózně a vážně, aby s takovými slovy opravdu šetřili, pokud nejsou schopni něco takového doložit.

Všichni, kteří se pohybujeme, pohybovali jsme se v komunální politice, jsme s touhle problematikou přicházeli do kontaktu a já můžu ze svých osmiletých zkušeností říci, že jsem vždycky vnímal a podporoval tu preventivní péči, sociální politiku ve městě.

Máme asistenty městské policie, kteří se snaží v těch komunitách působit, takže víme, co to je. Neříkejte nám to tady prosím, opravdu, chovejme se k sobě seriózně.

A ta, vážení kolegové, ta v tom systému prostě chybí, ta tam není, účinná represe. A my touto novelizací chceme do systému dosadit jeden kamínek. Neříkáme, že to je samospasitelné, neříkáme, že to je jednoduché, jenom říkáme, že to tam chybí a je to potřeba. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji, jenom krátká poznámka ke kolegovi Holíkovi, vaším prostřednictvím.

Děkuji.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuju za slovo, pane předsedající.